Především bych chtěl poděkovat panu ministru Chovancovi za to, že se postavil velmi vstřícně nejen k tomu přerušení projednávání tohoto bodu, ale zároveň umožnil, abych se setkal s panem náměstkem Strouhalem a dalšími lidmi z Ministerstva vnitra a probral s nimi možnou korekci této novely. Ta schůzka se uskutečnila. Konstatovali jsme, že to, co jsem tady mírně signalizoval jako mírné zlepšení toho zákona, to znamená vybavit občanský průkaz bezkontaktním čipem, by tu občanku prodražilo, ty úpravy by byly skutečně kosmetické, i když si dovedu představit aplikace, kde by se to hodilo, a navíc jako ministerstvo jasně vyjádřilo negativní stanovisko i z těchto důvodů. Jediný pozměňovací návrh, který by přicházel v úvahu, je nemít na té občance žádný čip. Tento pozměňovací návrh samozřejmě ministerstvo podporovat nemůže, protože by došlo k likvidaci toho zákona.

Takže já začnu otázkou bezpečnosti.

Chtěl bych jenom upozornit, že součástí cestovního dokladu, povinnou součástí jako biometrického údaje, jsou právě otisky prstů. Biometrické údaje, tedy otisky prstů, jsou nepovinně i na německém občanském průkazu s čipem. Takže tolik snad k té bezpečnosti. Jeden argument, který zazněl v příspěvcích, které jsem dostal, bylo to, proč protestuji proti občanskému průkazu, když přidává nový bezpečnostní prvek, tzv. token k tomu celému procesu.

Banky ovšem přišly na to, že to je celkem zbytečné, protože místo toho vám mohou poslat SMS, kterou to zabezpečíte úplně stejně.

Občanský průkaz, který vložíte do toho přístroje nebo do počítače, ten je pořád stejný. Na něm se nic nemění. To znamená, jestliže k němu bude mít přístup nějaká aplikace, i když bude zabezpečena pinem, který bude centrálně skladován, tak příště už tu občanku, když si to někdo přečte, nepotřebuje, protože má všechno, co potřebuje. Na rozdíl od toho systému třeba těch SMS má všechno. Takže já to za nějaké velké zvýšení bezpečnosti nepovažuji. Dále jsem požádal, a ministerstvo mi dodalo další argumenty, proč by ten čip na občance měl být.

Žádná. To znamená, že my za několik set milionů vlastně budujeme bazén bez vody a očekáváme, že někdo v podobě aplikace tam přinese jakýsi kyblíček a tu vodu tam nalije. Když jsem se podíval na to, co je tam navrhováno, tak ty aplikace, které jsou tam navrhovány, by dávaly smysl jenom tehdy, kdyby občanský průkaz byl jedinou alternativou, jak můžete vstoupit. Anebo by to muselo být jednodušší a bezpečnější. Z toho seznamu, který mně dodalo Ministerstvo vnitra, těch možných aplikací, protože žádné neexistují, jsou některé aplikace, které jsou zbytečné, do jiných už je teď přístup zajištěn jiným způsobem. Když vyřadíme z této kategorie ty lidi, kteří mají povinně datové schránky, jejichž okruh se snažím rozšířit i pozměňovacím návrhem, tak si představte, jak vy jako občané, v jaké situaci ten elektronický podpis na občance použijete. Mně se nepodařilo nic zvláštního vymyslet. Protože teď, když po vás někdo chce, abyste se podepsali, tak mu to pošlete poštou, nebo to naskenujete, ta občanka by to možná nějakým způsobem mohla zjednodušit, ale těch situací, ve kterých občan využije elektronický podpis, je pramálo, pokud jsou vůbec nějaké. Ty elektronické podpisy jsou dobrovolnou součástí některých občanských průkazů v jiných státech. První věc, kterou musím konstatovat, je to, že ono nejde o obyčejnou čtečku, protože tam musí být zajištění tím pinem.

Nikoliv 200 korun.

Teď ta nejdůležitější věc.

Tento zákon je velice důležitý a bude určitě dobře, když ho Sněmovna přijme ještě v tomto období.

To znamená, tento zákon už připouští, a těch možností je víc včetně toho smartphonu, připouští možnosti identifikace různým způsobem a je to správně. To znamená, že já bych považoval za korektní, aby tento zákon byl projednáván minimálně paralelně se zákonem o občanských průkazech, protože bude mít velký vliv na to, jakým způsobem bude elektronická identita prokazována. Není to pravda. Já jsem zpravodajem několika dokumentů ve výboru pro evropské záležitosti, které se týkají této věci, a je to dáno zcela na vůli legislativě těch příslušných národních států.

Pokud tento můj návrh nebude přijat, tak já bohužel, budeli projednáván ten občanský průkaz dříve s tím čipem, tak budu muset hlasovat proti tomuto zákonu. Je samozřejmě na každém poslanci Poslanecké sněmovny, aby se k tomu vyjádřil. A teď se tedy bohužel musím vrátit k politice, protože já jsem v minulém druhém čtení podal návrh na zamítnutí tohoto zákona.

Ale znovu apeluji na pana ministra vnitra, aby ten zákon v třetím čtení předložil, až bude projednán v prvním čtení zákon o elektronické identitě. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Pilnému. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Sněmovny Jan Bartošek.